Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Prosím pana zpravodaje. Pane poslanče.

Ano, to je pravda, pane zpravodaji, nicméně nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání a pak návrhem na prodloužení lhůty. Prosím, paní poslankyně, váš návrh? Takže do dvou výborů. Chcete o tom hlasovat najednou, nebo zvlášť prosím? Zvlášť, takže petiční výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Další návrh? Prosím pana poslance. Navrhuji přikázat tento tisk rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor. Prosím, paní poslankyně Chalánková. Navrhuji přikázat tento tisk do výboru kontrolního. Pan poslanec Laudát má návrh. Hospodářský výbor. Má ještě někdo prosím nějaký návrh na přikázání? Pan poslanec Korte, prosím. Navrhuji přikázání bezpečnostnímu výboru. Bezpečnostní výbor. Jestliže je to všechno, budeme hlasovat o přikázání. Nejprve návrh pana předsedy Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování (číslo 29) o přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále padl návrh na přikázání petičnímu výboru. Kdo je proti? Přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 74. Návrh nebyl přijat. Dále máme návrh na přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 73. Návrh nebyl přijat. Dále tu mám návrh na přikázání kontrolnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 76. Ani tento návrh nebyl přijat. Dále máme návrh na přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

I tento návrh byl zamítnut. Posledním návrhem na přikázání je návrh na přikázání bezpečnostnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

I tento návrh byl zamítnut. Přikázali jsme tedy tento návrh ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.